To znamená a ta právní úprava posléze byla od roku 2015 nahrazena kompenzací, která se vyplácí ze státního rozpočtu. To znamená, problematiku vyplácení kompenzací ze státního rozpočtu dnes máme upravenou zákonem a od roku 2015 běží.

Ty budou posléze představeny.

Koneckonců jsou to zřejmě změny, které byly do jisté míry iniciovány samotným poskytovatelem základních služeb Českou poštou. Jinak se těším na debatu v rámci tohoto čtení a moc prosím o to, aby návrh byl propuštěn do třetího, závěrečného čtení, protože je to něco, co opravdu je potřeba řešit, tak aby bylo zajištěno řádné fungování České pošty. Děkuji za pozornost.

Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 202/1 až 4.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jen v krátkosti z titulu zpravodaje tohoto tisku uvedl podrobnosti k věcem, které tady již zazněly. Pan předkladatel v zastoupení má samozřejmě pravdu, ten návrh, který momentálně řešíme, má dvě roviny. První rovina je řekněme obecně technická. A druhá rovina, která je závažnější a bude určitě diskutována a byla již diskutována, je otázka finanční. Samozřejmě, když se jedná o peníze, jedná se vždy v prvním případě o to, aby státní rozpočet ušetřil, zcela logicky. Trošku chronologie k tomu vzniku problému. V roce 2013 bylo rozhodnuto, že vznikne kompenzační fond, do kterého budou přispívat všichni poskytovatelé poštovních služeb v rámci zajištění financování podpory základních poštovních služeb pro občany. Ta myšlenka byla přijata.

Stát tehdy zvolil, potažmo Poslanecká sněmovna, variantu kompenzačního fondu.

Dva roky se nedařilo tento kompenzační fond vytvořit hlavně proto, že všichni ti drobní poskytovatelé, nebo ti, kteří do toho měli přispívat, drobní, velcí i ti největší, oponovali formu vyměření svého podílu do kompenzačního fondu.

Součástí tohoto návrhu, který ve druhém čtení máme, je i zpětvzetí těchto žalob a ukončení tím, že by tento zákon byl přijat. Samozřejmě ty soudní spory se stanou bezpředmětné, protože ten závazek převezme stát.

A paradoxně, a to já považuji, a dovolte mi jako osobní názor zpravodaje, za neseriózní od těch poskytovatelů, těch, kteří ušetřili ty velké prostředky a nemusí je dávat do kompenzačního fondu, že mají tu odvahu kritizovat Českou poštu, že bojuje za ty peníze, které by od státu měla dostat na kompenzaci těchto služeb, služeb, které poskytuje občanům. To je první věc.

Nyní k tomu základnímu návrhu těch prostředků. Jsou evidovány návrhy, hospodářský výbor se jimi zabýval, doporučuje Poslanecké sněmovně schválit sněmovní tisk 202 ve schválených změnách dle usnesení hospodářského výboru z prvního čtení. V druhém čtení eviduji v systému zatím dva návrhy, předpokládám, že navrhovatelé se k nim přihlásí.

Čili tam ten problém nebyl. Tady si myslím, že za úvahu stojí zvážit také tu výši, kterou by ta Česká pošta měla dostat. Zbytek samozřejmě v rámci klasické rozpravy. Děkuji za slovo.